A tady považuju za zcela zásadní já chápu, že dneska zastupuje paní ministryně, že to je asi velmi těžké, protože to řeší jiný pan ministr ale zase bez odpovědi na toto, abychom tady s čistým štítem mohli ten tisk projednávat dál, si myslím, že by toto odpovězeno být mělo, protože si neumím představit, že za někoho ty povinnosti potom spadnou na obce, kraje a další zadavatele. Děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající.

Mám pocit, že tyto směrnice, které přecházejí z Evropské unie a z Evropské komise a dávají členským státům povinnost implementovat do jejich právního řádu takovéto nesmysly, tak bychom se tady měli zamyslet, jestli opravdu tam nesedí blázni a ti blázni nás tady nechtějí zlikvidovat. Už jenom to, že se tady o tom musíme bavit a je to přikázáno, tak skutečně ta naše suverenita jako České republiky se pohybuje někde okolo nuly, protože tady většina kolegů říká musíme implementovat, musíme implementovat. To už se všichni zbláznili? Děkuji za pozornost.

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Takže takové auto bych skutečně opravdu nechtěla. To si nedovedu představit.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, vážený pane předsedající.

A já vám řeknu něco, co je úplně pro mě děsivé.

A musím říct k naší cti, že my jsme mezi ně patřili. Patřili. Ale problém je, že ta Evropa je takto nastavená, prostě chce mít čisté klima za každou cenu nebo skoro za každou cenu. Nezvládneme to ekonomicky. A já mám spoustu čísel, která mě děsí, a bojím se, že za deset let se všichni budeme ptát, jak je možné, že jsme to nechali dojít tak daleko. Děkuji za pozornost. Také děkuji za vaše vystoupení.

Ale my se posloucháme, pane kolego, prostřednictvím... To jsem ráda.

A to by bylo úplně to nejlepší, co by mohlo zaznít a co by bylo výstupem, protože aspoň by všichni věděli, že tato cesta je ta správná a už vám do ní nikdo ty vidle házet nebude. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevadí, vezmu jenom nějaké body k tomu a budeme se bavit. Za prvé, prostřednictvím vaším, bych poděkoval předsedovi hospodářského výboru, protože mi mluví z duše.

Nicméně je to jedna z těch norem, které přicházejí, a budou přicházet další. To bude ten velký problém. A pro mě zásadní otázka je, kde ty zdroje vezmeme, a to ve všech těch komoditách.

A je to opět ekonomický dopad na municipality, jakým způsobem to udělat.

To bude bezvadný, protože ti lidi potom začnou nějakou tu dopravu, která bude fungovat alternativně, a určitě to nebudou jenom kola, určitě to potom budou vozidla, která budou na standardní náplně benzin, nafta a tak dál a budou čím dál stárnout. Já si osobně myslím, že bude potřeba se tím velmi pečlivě na hospodářském výboru zabývat. Tam asi můžeme potom jít do detailů, do těch jednotlivostí, protože chápu, že ne každý se tomu věnuje, a tak dále, a tak dále.

Takže já bych úplně nezabíjel tu standardní dopravu. A co se týká dalších zdrojů, uvidíme.

Nicméně přerušujeme vás v obecné rozpravě, tudíž jak se k tomu na plénu jednání vrátíme, dostanete opětovně slovo.